Já tedy opakuji svůj návrh na zamítnutí tohoto zcela nepromyšleného zákona. Naposledy se na nás obracím, abyste podpořili můj návrh na zamítnutí rozšiřování EET pro všechny živnostníky. A dále, pokud tento návrh nebude přijat, tak navrhuji prodloužení lhůt o 20 dní. Děkuji za pozornost. S přednostním právem se přihlásil do rozpravy pan předseda Kalousek.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobré ráno, vážené dámy, vážení pánové. Na grémiu Poslanecké sněmovny jsme se za jednotlivé kluby zavázali, že nebudeme postupovat způsobem, který by mohl být vykládán jako obstrukce. Nemusíte se obávat, můj projev skutečně nepřesáhne 120 minut. My jsme konzistentní ve stanovisku k elektronické evidenci tržeb. Myslím si, že jeho dosavadní aplikace prokázala, že nedošlo k slibovanému narovnání podnikatelského prostředí.

Je to celkem logické, protože velké obchody, velké korporace, natožpak řetězce se s takovou zátěží vyrovnají celkem snadno, zatímco pro malého živnostníka s malým obratem a často v penzijním věku už to byla poslední kapka vládní šikany vůči malým živnostníkům a prostě se rozhodli dál tu šikanu nepodstupovat a svoji provozovnu zavřít. Domnívám se, že jediná možnost, jak opravdu naplnit deklarovaný cíl, tedy narovnat podnikatelské prostředí, je celou tuhle slepou cestu uzavřít a ten zákon zrušit.

Děkuji vám za pozornost. Také děkuji. Další do rozpravy je přihlášen pan poslanec Munzar.

Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Jsem si vědom toho, že už jsem tady vystoupil několikrát. Nechci se opakovat. Přesto na některé otázky mi nebylo zodpovězeno, tak ty zopakuji.

Ekonomický růst, jak vidíme, se zpomaluje, už si toho všimla i vláda a pan premiér, i když je na to upozorňujeme už dlouho a už dlouho plédujeme za reformní kroky, abychom se na časy, kdy nebude tak dobře, připravili. Ale základ prosperity státu není růst státní moci. Základem ekonomické prosperity státu jsou soukromé aktivity. A my budeme rádi za každého člověka, který se dokáže postarat sám o sebe, o svou rodinu, dokáže vydělávat, nabízí své služby svému okolí, dává svému okolí práci, zároveň přispívá do státního rozpočtu, do sociálního zabezpečení státu a není závislý zároveň na sociální podpoře státu.

Desetitisíce korun za porušení striktnosti zákona, ale ne za zatajování, ale pouze za banální chyby.

Tolik strohá důvodová zpráva. Právě na tomto množství kontrol se ukazuje, jaký Finanční správa dostala do ruky až nepřiměřený bič na podnikatele, a otázkou zůstává, jestli k němu přistoupila přiměřeně, protože v ostatních případech, které vidíme na postupu Finanční správy, vidíme absolutní nepřiměřenost a nešetření zájmu daňových subjektů.

A kolik to stojí a bude stát živnostníky a kolik je to stálo? Ministerstvo v důvodové zprávě mlží a RIA v tomto je nedostatečná.

Ministerstvo v důvodové zprávě tvrdí, že se nedá vyčíslit, ale dává zcela konkrétní čísla, kolik miliard to údajně přineslo a přinese.